Kanada a státy Evropské unie se zavazují zohlednit technické předpisy druhé strany. Při přípravě nového technického předpisu týkajícího se motorových vozidel a jejich součástí nebo při změně stávajícího předpisu strana zohlední technické předpisy druhé strany. Dále strany uznávají, že mají společný zájem spolupracovat se Spojenými státy americkými v oblasti technických předpisů týkajících se motorových vozidel. Tady vidíte, v tomto jednom odstavci, sílu koncernu, sílu kapitálu, sílu výrobců automobilů, kteří řídí minimálně ekonomiku České republiky, když ne ekonomiku Evropy.

Přidávají k tomu i Spojené státy americké, a přitom tato smlouva se Spojených států vůbec netýká, přesto i pro ně ve smlouvě CETA tuto výjimku dávají, umožňují, byť TTIP neprošla.

Nebudu vás zatěžovat dopady dohody CETA na českou ekonomiku dle vybraných sektorů.

Co se týká ochrany kanadského trhu, který je tady zmíněn, tak se jedná především o mlékárenské výrobky. To by mohlo zajímat naše zemědělce. Kanada si vyhradila právo prostě nedovážet mléko. Jestli si myslíme, že se zbavíme nadprodukce mléka v Evropě, tak nezbavíme. Kanada si toto vyhradila, a nejenom mléka. Kanada si svůj trh chrání, 36 milionů lidí, to je potenciál voličů, které si kanadská vláda nechce rozhněvat, a proto si svůj zemědělský trh chrání.

Takže nejsem si zcela jist adekvátním dopadem, co z toho ta Evropská unie vlastně bude mít. Tady je ten zajímavý údaj, ke kterému se dostanu, jak jsem hovořil o ochranných známkách.

A jestli si myslíte, že budete moci doplňovat, tak ne.

A pokud český export alkoholu si myslí, že na kanadský trh pronikne nějak výrazněji, může na to zapomenout.

Tím se dostávám pomalu k závěru první části svého vystoupení , ve které hovořím z technické zprávy liberecké univerzity, která dělala oponenturu smlouvě CETA.

Platformou pro implementaci dohody jsou výbory zástupců Evropské unie a Kanady pro jednotlivé oblasti dohody CETA tvořené nezávislými odborníky z obou smluvních stran.